Tyto úpravy mají dopady na státní rozpočet.

Děkuji za podporu a děkuji za pozornost. Děkuji, pane ministře. Jenom připomínám, že prvé čtení návrhu zákona se ve zkráceném jednání nekoná. Výbor pro sociální politiku, jemuž byl vládní návrh zákona přikázán rozhodnutím předsedkyně, jej projednal a přijal usnesení, které vám bylo doručeno jako sněmovní tisk 342/1. Nyní prosím, aby se slova ujal zpravodaj výboru pro sociální politiku, poslanec Jiří Navrátil, informoval nás o projednání tohoto návrhu ve výboru a případné pozměňovací návrhy odůvodnil. Prosím, máte slovo. Děkuji za slovo, paní předsedkyně.